Jinak pokud jde o váš dotaz na to, zdali aktivity zástupců samosprávy, kteří vyjadřují legitimní stanoviska, názory jednotlivých zastupitelstev, jsou součástí aktivit organizovaného zločinu, domnívám se že nikoli. Prostě starosta nepochybně v případě, že zastupitelstvo vyjádří nějaký politický názor na to, jak se má vyvíjet například koncepce ochrany přírody v bezprostředním okolí obce, má přirozeně právo, aby takové stanovisko svého zastupitelstva tlumočil. Chci se zeptat, pane poslanče Zahradníku, zda položíte doplňující dotaz.

Otázkou je, co je těmi ochránci přírody myšleno.

Děkuji vám. Požádám pana premiéra, aby vám odpověděl na doplňující otázku. Vážený pane poslanče, já jsem tu zprávu nepsal. Tu psala a formulovala Bezpečnostní informační služba.

Čili tyto podnikatelské zájmy se mohou dostávat do rozporu se stanovisky vlády, obcí, kraje a mohou být snahy nějakým způsobem podnikatelské zájmy prosazovat.

Pokud tedy vycházím z toho, co je uvedeno v příslušné zprávě. Už jsem se tady vyjádřil k samosprávě. Myslím si, že pokud lidé prezentují legitimní stanoviska, která vycházejí ať už z jejich pozice v rámci struktur samosprávy, nebo z jejich odborného přesvědčení, odborného stanoviska, politického názoru, přece na tom není nic špatného. Horší je, když se někdo dostává do ekonomického konfliktu zájmů a prosazuje své konkrétní ekonomické zájmy například prostřednictvím ovlivňování rozhodování státní správy nebo samosprávy. To už je potom něco, co by určitě mělo být předmětem zájmu bezpečnostních struktur. Další v pořadí se svou interpelací je paní poslankyně Jana Hnyková a připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Včera jsme měli druhé jednání pracovní skupiny pro nelékařské profese a celým jednáním se jako červená nit táhne, že nedostatek sester je převážně zapříčiněn jejich nízkým platovým ohodnocením. Platy jsou za vykonanou práci nízké a náročnost práce vysoká. Jste u vlády skoro dva roky a moc dobře víte, jaká je situace ve zdravotnictví. Znáte oprávněné požadavky Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, kdy odbory dlouhodobě žádají o sjednocení odměňování v nemocnicích, a to na tabulkové platy ve všech druzích nemocnic bez ohledu na to, jakou mají právní formu. Současný stav je nespravedlivý, a když jsou sestry ohodnoceny v každé nemocnici jinak a rozdíly mezi platy a mzdami u nich dosahují až šest tisíc korun za měsíc, osobně to považuji dokonce za diskriminační, protože za stejnou práci mají různé ohodnocení. S platy sester a ostatních zaměstnanců souvisí i kvalita poskytované zdravotní péče. Sestry si stěžují, že se nemohou starat o své pacienty, jak by měly a chtěly, a to z důvodu jejich nedostatku, který je dán nejen nízkými platy, ale také špatně nastavenou personální vyhláškou, která dovoluje, aby například v LDN na 40 bezmocných pacientů na noční směně byla jenom jedna sestra. Moje otázky je jich několik. K jakým dohodám jste dospěli? O kolik procent navýšíte mzdy ve zdravotnictví? Přidáte v úhradové vyhlášce nemocnicím na nové sestry?

Děkuji vám za odpovědi. Děkuji vám za vaši interpelaci a požádám pana předsedu vlády, aby vám odpověděl.

To znamená získat kvalifikovaného lékaře, získat kvalifikovanou zdravotní sestru je dnes problém a je to spojeno s požadavkem vysokoškolského studia, je dnes spojeno s potřebou dalšího vzdělávání, které následuje po tomto vysokoškolském studiu. Takže tady máme limity, které bude velmi obtížné překonat. Chci požádat Poslaneckou sněmovnu o podporu, protože vláda se rozhodla, že předloží reformu vzdělávání lékařů, a návrh zákona už je v pokročilé fázi přípravy na Ministerstvu zdravotnictví. Myslím si, že by nám to mělo umožnit, abychom dokázali získat více lékařů pro jejich přímé působení v našem zdravotnictví. Druhý problém, kterému čelíme, je mzdová konkurence, která tady v Evropě funguje, ve střední Evropě funguje. Lékaři v Rakousku, v Německu mají šanci samozřejmě získat násobně vyšší platy než lékaři v České republice. Totéž se týká i zdravotních sester. To znamená, máme tady konkurenci, kterou těžko můžeme dohnat z hlediska výše odměňování v našem zdravotnictví. Ale znamená to, že si nemůžeme dovolit zaostávat příliš velkým způsobem. Problém je vládě znám. To si vyžádalo poskytnutí finančních prostředků formou úhradové vyhlášky zejména nemocnicím.